I tento návrh z pověření vlády uvede místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš. Prosím, pane místopředsedo, máte slovo. Dámy a pánové, dovolte mi, abych stručně uvedl, a tím připomněl takzvanou řádnou novelu zákona o dani z přidané hodnoty. Hlavní změny, které jsou předmětem řádné novely zákona o dani z přidané hodnoty, souvisí s bojem proti daňovým únikům. V prvé řadě je třeba zmínit rozšíření systému reverse charge neboli režimu přenesení daňové povinnosti v návaznosti na dobrovolnou implementaci unijního práva. Dále změny týkající se zvláštního režimu pro investiční zlato, jejichž cílem je omezit zneužití tohoto zvláštního režimu a z toho plynoucí daňové úniky. V neposlední řadě se jedná o zavedení tzv. kontrolního hlášení, které by mělo umožnit správci daně včasné získání údajů, na základě kterých je možno účinněji zabránit daňovým únikům.

Dále se navrhuje zachovat dosavadní výši obratu pro povinnou registraci plátců, tedy 1 milion korun, a zrušit tak schválené snížení tohoto limitu na 750 tisíc Kč.

S těmito pozměňovacími návrhy vyslovilo Ministerstvo financí souhlas.